A druhá věc.

Slyšel jsem, že někteří z vás mají pět rizikových kontaktů. Je to všechno prostě z tohoto sálu.

Prosím, neříkejte to. Neříkejte to.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Co se podařilo Co se podařilo, bylo zasedání výborů, takže výbory Sněmovny nyní jednají vzdáleně a současně veřejně, jsou přístupné veřejnosti. Stejně tak se podařilo díky panu kancléři a kanceláři Sněmovny, že tady můžeme chodit na antigenní testy. Takže za Piráty a STAN chodíme dobrovolně na antigenní testování. Myslím, že tak chodí i mnozí další. Bohužel nebyla ustavena skupina, komise, ve které by se to blížilo realizaci. A nyní k bodu, který projednáváme, k novele zákona o zaměstnanosti, která se vrátí do druhého čtení. Tak velice stručně. My jsme se celou dobu aktivně účastnili, zapojovali jsme k tomu celý tým odborníků.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

A já bych chtěl v tuto chvíli vyzvat, aby jak ta strana, která tvrdí, že jejich návrh je nejlepší, tak druhá strana, která právem oponuje, že jejich návrh má také právo na život, aby se dokázaly včas dohodnout.

Připojuji se tedy k tomu, co tady bylo řečeno, že Poslanecká sněmovna, její vedení a její Kancelář svoji práci zvládá. Nyní vystoupí poslanec Vlastimil Válek. Děkuji, pane předsedající. Já si myslím, že některé spory jsou zbytečné a ne úplně šťastné a budu strašně rád, když dojde pak k nějaké dohodě po tom návratu a dostaneme zákon, pro který budeme muset hlasovat. Proto jsem chtěl mluvit o něčem úplně jiném.

A já teď úplně nevím, jaký je správný postup.

Nikoho nevidím.

Máme tady návrh pana poslance Jana Chvojky, který zní, aby se opakovalo druhé čtení tohoto návrhu zákona.

Můžeme hlasovat.

Návrh byl přijat.